Zajímalo by mě proto, jak si to představujete, jelikož Listina základních práv a svobod říká, každý má právo na ochranu zdraví, občané mají na základě veřejného zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon, a nadstandardy, co se týká komfortu, ty už tady máme.

Děkuji. Jak jste řekla, pan ministr je řádně omluven a písemně do 30 dnů odpoví. Další interpelaci bude mít pan poslanec Radek Koten a připraví se pan poslanec Martin Kukla. Děkuji, vážená paní předsedající.

Ještě jednou děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Jejich interpretaci logicky nechám na vás, ale teď tedy čísla.

Celkově se na kriminalitě v celkové sumě za letošní rok podílí zcela minimálně, a to poměrem 0,07 % ze stíhaných osob, což je skutečně číslo zanedbatelné, a drtivá většina té trestné činnosti je spojena už se samotným faktem a snahou tranzitovat přes naše území, přes území České republiky, tedy nejčastějšími trestnými činy státních příslušníků Sýrie byly následující: nedovolené překročení státní hranice, padělání a pozměnění veřejné listiny a dopravní silniční nedbalostní delikty.

Ale teď rozhodně nebudu těm deliktům dávat nějaký podtext. Nechci tuhle náladu rozhodně šířit, nechci jim dávat podtext, že je to vždy útok kvůli tomu, že jsou státními příslušníky Ukrajiny, rozhodně to tak není. Stejně tak ale trestné činy páchané státními příslušníky Ukrajiny na našem území jsou ve velké části mezi jednotlivými příslušníky té komunity. A hlavně, a to chci zdůraznit, v těch číslech teď nerozlišujeme, jestli to jsou ti nově příchozí, anebo ti, kteří už tady byli před vypuknutím konfliktu.

Děkuji a váš prostor pro doplňující otázku, pane poslanče. Děkuji za odpovědi, pane ministře.